Jednou to snad vyjít musí. Po narození našeho dítěte se já i moje manželka automaticky staneme rodiči. Ovšem pouze ve Švédsku.

Registrované partnerství bohužel tyto problémy neřeší. Nikdy bych se registrovat ani nechtěla, protože by mi to znemožnilo adopci dětí, a navíc mi přijde slovo registrace potupné. Nejsem registrovaná, ale vdaná.

Proč ne třeba dnes? Stovky českých dětí vyrůstají ve stejnopohlavních rodinách, které řeší ještě závažnější problém. Pokud biologický rodič zemře, může nastat odebrání dítěte, což vede ke katastrofálním následkům nejen pro druhého rodiče, ale především pro ty děti.

Prosím vás, abyste důkladně zvážil veškeré výhody, které navrhovaná novela zákona přinese. Nikomu to neublíží, ale hodně z nás to pomůže.